Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Po devatenácté hodině, že budeme jednat... Pane předsedo?

Děkuji, pane kolego.

Považuji toto hlasování za zmatečné...

Přihlášeno je 69 poslanců, pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Paní poslankyně Jarošová vystoupí v rozpravě a připraví se pan poslanec Rozner. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vám zde představila své dva pozměňovací návrh za SPD k zákonu o státním rozpočtu České republiky na příští rok.

Děkuji.

A odůvodnění. Myslím si, že financování projektů integrace příslušníků romské komunity je nepřiměřené vysoké v porovnání s výsledky, které v praxi přinášejí. Proto chci část financí, to je 10 milionů, investovat do jiné oblasti, kterou je také třeba aktuálně řešit, to je do programu protidrogové politiky. Podobně navrhuji přesměrovat část financí, částku půl milionu korun, určených na podporu aktivit mužů a žen opět do programu protidrogové politiky. Je to z toho důvodu, že rovnosti mužů a žen již bylo ve většině podstatných oblastí dosaženo a až na některé menší excesy není třeba tuto oblast prioritně řešit, navíc prostřednictvím neziskových organizací.

A odůvodnění.

Navrhuji tedy snížit rozpočet určený na výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v kapitolách státního rozpočtu, které mají největší přidělené finanční částky na tuto činnost, a celkem to dělá zhruba desetiprocentní snížení.

Děkuji.

Konkrétně navrhuji posílit rozpočtovou kapitolu Ministerstva kultury o částku ve výši půl miliardy korun, která by měla být alokována na podporu soukromých subjektů podnikajících v oblasti živé kultury, které jsou zasažené vládními opatřeními proti pandemii koronaviru.